Jedná se především o legislativně technické změny, jako jsou zdvojené texty, sjednocení dosud rozdílného uvádění textů pro stejný předmět věci a podobně. V dalším pak reaguji tímto pozměňovacím návrhem na zkušenosti z nemocničního provozu.

Já jsem si schválně dohledal podobné případy z posledních pěti let a nejsou úplně raritní. Prostě objevují se. Rodič vidí potřebu svého dítěte jinak a vzniká zbytečná diskuze.

Tedy předpokladem je, že zemřelý za svého života nevyslovil zákaz u poskytovatele, lékaře v nemocnici.

Opět jsme to intenzivně diskutovali a i tento pozměňovací návrh, pokud jsem správně informován, má podporu Ministerstva zdravotnictví a příslušného legislativního odboru. A pokud zákon pak říká, že to právo by měla mít pojišťovna, nastal by problém, a není důvodný, a zejména účelný přenos tohoto práva na pozůstalé dědice nebo na osoby blízké, což může skýtat i několik desítek osob. Dál pak své pozměňovací návrhy podrobně zdůvodňuji.

Revizní komise by měly sloužit přezkoumávání rozhodnutí zdravotních pojišťoven a považuji je za naprosto žádoucí. Domnívám se, že je to velmi dobrý krok správným směrem. Co však odporuje zefektivnění a zrychlení odvolacího řízení, je umožnění zřizování několika takových komisí v jedné zdravotní pojišťovně, přičemž všechny musejí naplnit kvalifikované složení členů. Která z komisí bude v jakém případu příslušná? Kdo bude určovat, která komise bude ten který případ řešit, které bude ten který případ přidělen? A to všechno by mohlo nastat. Já se snažím toto řešit pozměňovacím návrhem, a proto navrhuji, aby komise byla jediná s neomezeným počtem vzájemně zastupitelných členů a pouze její jedno zasedání bude vymezeno pro její usnášeníschopnost minimálním počtem přítomných členů. Řada těch komisí takto funguje a myslím, že to znáte, většina z vás ze své praxe, když v některých komisích jste. Organizačně a procesně bude dosaženo nejen účelu, ale i žádoucí rychlosti v rozhodování, což je pro pacienty, tedy pojištěnce a jejich léčbu, především jejich léčbu, více než zásadní. A já si myslím, že z toho by mohli mít pacienti velký benefit.

Chápu tu námitku, co když bude místopředseda také nefunkční, tak to je samozřejmě možné. Domnívám se tedy, že tento pozměňovací návrh, který se týká komisí zdravotních pojišťoven, by měl, pokud bude přijat, zjednodušit a zrychlit řešení. A jistě o tom budeme debatovat jak na zdravotním výboru, tak ve třetím čtení.

Děkuji za slovo. Musím reagovat na pana kolegu Válka a doprovody do šesti let. Nevím, jak to tam bude podrobně napsáno, ale obávám se, aby nebyl problém. Protože ono pokud je absolutní přednost, tak jak to provedete, když nemáte postel, nemáte prostor a to dítě je v nějakém stavu, kdy potřebuje hlavně zdravotní péči. Můžete tam toho dotyčného nechat, ale máte nějaké předpisy ohledně provozního řádu a tak dál a tak dál. Není to úplně jednoduché.

A tam je to potřeba řešit.

Já jsem řešil konkrétní problém a ten konkrétní problém je to, že doprovod rodičů u dětí do šesti let je hrazen pojišťovnou jedině tehdy, když rodiče prokážou, že ze zdravotních důvodů je to nutné.

Ale doufám, že diskuze bude ve třetím čtení a na zdravotním výboru.

Tak to aspoň funguje ve východních Čechách. Ale vím, že s tím problémy byly většinou ve fakultních nemocnicích, kde se o to žádalo, to je pravda. Ale v okresních nemocnicích nikdy nebyl problém a automaticky se žádá na zelenou žádanku u dítěte nad šest let a tam se zdůvodňuje ten problém. Opravdu si myslím, že lepší je to nechat na třetí čtení, nicméně jsem rád, že podporujete ten pozměňovací návrh, protože on opravdu řeší to, že v některých nemocnicích takový problém je. Pojišťovny vždycky v těchto případech dají za pravdu rodičům a hradí tu hospitalizaci. Já se bavím jenom o dětech do šesti let.

Jsem rád, že v okresních nemocnicích to problém nezpůsobí, a ve fakultních věřím tomu, že také ne.